Ano, zazněl procedurální návrh. Já jsem už přivolal poslankyně a poslance k hlasování.

Můžeme zahájit hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?